A za třetí. Je zajímavé, že přesně tuto úpravu, tento návrh zákona dala Sněmovně do legislativního procesu ještě vláda premiéra Nečase, která taktéž považovala aplikaci zákona za velmi, řekněme alespoň v uvozovkách, zvláštní, pokud je škoda nevymáhána. Sama vláda premiéra Petra Nečase tento princip navrhla, odsouhlasila.

Musí si to samozřejmě asi zodpovědět každý z vás, zdali tedy má být jediným poškozeným ten, kdo tedy skutečně doplatí na to, že není vymáhána škoda po úřednících a po politicích ve výkonné funkci, pokud skutečně rozhodují ve smyslu orgánu, správního úřadu.